Další je s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně.

Jednak na to, co říkala kolegyně paní poslankyně Válková. Doplním, že to, o čem ona mluvila, není vůbec předmětem novely tohoto zákona. Je to otázka úhradové vyhlášky, která teď má skončené mezirezortní připomínkové kolečko, budeme ji vypořádávat a měli bychom ji v nejbližší době potom vydat.

Tady objektivně říkám, nemám z toho radost.

Děkuji za pochopení. Ano, vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Juchelky, tak ho poprosím, aby se ujal slova. Děkuji moc. Já jsem ten pozměňovací návrh, pane ministře, četl, my ho podpoříme. Samozřejmě že to, co tady říkáte, má svou logiku, akorát že my všichni ostatní jsme byli tlačeni výborem pro sociální politiku k tomu, abychom pozměňovací návrhy dali včas, aby se k nim mohlo vaše ministerstvo vyjádřit.

Proto říkám, že musíme být ve střehu, musíme samozřejmě tady toto všechno číst, protože vy jednoduše neustále tady těmito kroky a já rozumím tomu, že to je v legislativní nouzi, vy to hezky vysvětlíte ale jednoduše tady těmito kroky, které jste udělal už v minulosti, trošičku důvěru mezi opozicí a koalicí nahlodáváte, právě těmi věcmi, které se tady staly.

Ptám se na zájem o závěrečná slova pana předkladatele a pana zpravodaje?

Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Já se tímto hlásím k pozměňovacím návrhům a k návrhu doprovodného usnesení, které jsem podrobně představila v obecné rozpravě.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Zatím poslední do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Kaňkovský.